Děkuji za odpověď. Já bych ještě poprosil, vážená paní ministryně, jestli byste mohla okomentovat, jaký vztah mají ty investice v oblasti vězeňství, zejména s ohledem na to, jestli tedy vaším cílem je postupně snižovat počet vězňů na 100 tisíc obyvatel a recidivu, a jaká budou k tomu plánovaná opatření. Protože vím, že se plánuje výstavba několika věznic. Děkuji.

Jinak chceme odbřemenit těm věznicím, takže v současné době propaguji elektronické náramky, které se plně nevyužívají.

Nicméně má otázka bude rychlá a přímá na pana ministra. Vážený pane ministře, tento týden se vlastně spouští mýtný systém. Budete nějakým způsobem na to připraveni?

A jedna informace, která je důležitá. Ze soboty na neděli má vlastně mrznout, má padat sníh.

Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče. Skutečně je to řada otázek.

Možná kdo jezdíte na trase PrahaBrno, tak jste zaznamenali, že minulý víkend zmizela i takzvaná dočasná omezení, dočasná svodidla. Ta tam byla právě v prosinci loňského roku a bránila tomu, aby mohla projet vozidla údržby, a způsobila tu mimořádnou událost 15 a více kilometrů. Řekl jsem, že tam nebudou, a nejsou tam. Ta budou odstraněna tento víkend.

Já jsem byl o víkendu těsně předtím zkontrolovat silničáře.

Bohužel nekázeň řidičů.

Všude tam lítal sníh.

Těch opatření byla řada. 22. listopadu letošního roku Ředitelství silnic a dálnic převzalo do majetku státu nový satelitní mýtný systém.

Tato částka by měla být uhrazena postupně ve splátkách v průběhu tří let.

Provozní náklady starého mikrovlnného systému byly těsně pod hranicí 15 %. Investice do vybudování nového mýtného systému se českému státu vrátí na provozních úsporách a zvýšeném výběru mýtného na silnicích první třídy ještě během roku 2020. A teď k těm číslům, jak říkal pan poslanec Kubíček. V této chvíli, to znamená asi hodinu přibližně zpátky, je registrováno 300 tisíc vozidel.

My samozřejmě vnímáme to, že nelze vyloučit, i díky počasí Čas, pane ministře, bohužel. Pan poslanec položí doplňující dotaz. Děkuji moc. Upozornili jsme řidiče a dopravce, že na hraničních přechodech hrozí kolony, které budou tvořit kamiony my označujeme nezodpovědných dopravců, kteří se včas nezaregistrovali. Toto nemůže nikdo nikdy vyloučit. Nechceme nic podcenit a na situaci se maximálně připravujeme. Na hranicích České republiky je připraven registrovat 15 tisíc automobilů za den, ve vnitrozemí pak dalších 65 tisíc vozidel denně. V nepřetržitém provozu je 15 mobilních registračních pracovišť, která registrují vozidla přímo na odstavných parkovištích. Ale abych jenom nekritizoval a nebyl kritický k těm dopravcům, které my označujeme jako nezodpovědné. Chtěl bych pochválit a chtěl bych poděkovat všem českým dopravcům, ze kterých se již registrovalo přes 90 %. Díky vám všem, skvělá práce.

Probíhá úzká spolupráce mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, CzechTollem, SkyTollem, Ministerstvem dopravy, dopravní policií. Tady bych chtěl poděkovat za spolupráci s dopravní policií, která bude připravena na hraničních přechodech.